A já mám závěrečné shrnutí. Já to nevím.

A já si myslím, že ty důvody zde jsou.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom mě překvapila jedna věc, že definice hrubého porušení Ústavy a ústavních pořádků je dána vyjádřením některých právníků. Opravdu, definice nemůže být dána vyjádřením skupiny právníků. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nestydím se za to, měl jsem tu čest mu pomáhat v jeho volební kampani. Jsem přesvědčen, že byl nejlepším kandidátem a své voliče nezklamal.

Děkuji.

Běžně se v legislativě dělají výklady, aby následná praxe věděla, jakým způsobem legislativu v praxi vykládat a aplikovat.

Je tu ještě jedna faktická poznámka pana poslance Výborného. Já budu velmi stručný, pane místopředsedo.

Ten jediný, tato jediná instance, může říci, jak se ta věc má nebo nemá.